Vracíme se k našemu projednávanému bodu, sněmovnímu tisku 462. Přihlášen do rozpravy zatím nikdo není. Zeptám se, zda je zájem se přihlásit do rozpravy z místa? Není tomu tak, rozpravu tedy končím a poprosím, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele a zpravodaje. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

Myslím si, že opravdu, na co jsme mohli odpovědět, na to jsme se snažili odpovídat.

Děkuji. Není tomu tak. Měli bychom tedy přistoupit k hlasování. Měli bychom nejprve hlasovat o návrhu na odročení na neurčito, které podal pan poslanec Okamura, pak bychom měli hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Ve chvíli, kdy se vypořádáme s tímto usnesením, bychom hlasovali doprovodná usnesení.

Ještě jednou řeknu, že nyní budeme jako první hlasovat o odročení, které v průběhu rozpravy zaznělo od pana poslance Okamury. Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Hlásí se pan ministr Výborný? Nefunguje hlasovací zařízení?

V tuto chvíli jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Okamury. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování usnesení navrženém zahraničním výborem.